Policie, ano, zvýšili jsme výdaje v oblasti policie. Ostatní odborníci, a já nevím, mnozí jste tady starostové, mnozí jste zastupitelé, víte sami, jaký je stav v některých regionech, kolik je policistů v ulicích, kolik je policistů ve výkonu služby. Provozní výdaje Ministerstva práce. Ano, zvýšili jsme provozní výdaje Ministerstva práce, protože po devastaci, která nastala na Ministerstvu práce, nejsou agendy vykonávány, úřady práce jsou výplatními pokladnami, které se vůbec nestarají o žádnou aktivní politiku. Vždyť to přece není možné v situaci, kdy máme rekordní nezaměstnanost. Platby do zemědělství. Ať řeknou lidé ze zemědělství a z těchto oborů, v jakém stavu jsme proti národním platbám jiných zemí, jaká je tam konkurenční situace. Nezlobte se na mne, jestli pan ministr financí odešel jako spráskaný pes, já jsem si toho nevšiml, ale velmi jsem si všiml toho, že argumentace pana Kalouska je naprosto, ale naprosto neférová, a jenom doufám, že občané měli možnost a budou mít možnost to uslyšet. Čili plán, který jsme si do rozpočtu dali, který vy jste mimochodem, pane ministře, vaším prostřednictvím, paní předsedající, měl v rozpočtu letošním i příštím, to je taky unikát rozpočtové politiky! Tak ty budou ještě pokračovat a ten plán se splní. Děkuji vám.

Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, původně jsem myslel, že nebudu, ale musím. Za prvé.

On už není mezi námi. Byl to přece Janotův balíček, ať už v této Sněmovně dopadl jakkoliv, a já jsem z toho šťastný nebyl, který zabránil skutečnému rozvratu veřejných a státních financí. I lidském! I lidském.

Delší dobu, kratší dobu a tak dále. Tak ho nechme v klidu spát a neříkejme o rozvratu veřejných financí v roce 2010! Protože já to... A to já nechci!

Průměr všech mezinárodních i tuzemských prognóz na příští rok, které monitoruje systematicky Ministerstvo financí, činí 1,6. Další věc. Ve vystoupení pana poslance Kalouska jste několikrát zaznamenali slovíčko červen. Červen a vláda se dohodla, vláda měla limity takové a takové.

O MPSV a situaci na tomto ministerstvu tady pan premiér hovořil. To nebudu opakovat, to nemám ve zvyku. Dámy a pánové, měl jsem báječnou příležitost se seznámit s tím, jaké jsou výdaje, v jaké obrovské výši, jak se provádějí decentralizovaným způsobem na služby komunikační a výpočetní techniky, kolik peněz, kolik desítek či stovek milionů teče za právními kancelářemi. Bylo to v jednom resortu. Jmenuje se Ministerstvo financí. Děkuji vám za pozornost.

Česká republika a české zemědělství dostane podle aktuálního přepočtu kurzu v příštím roce z Evropské unie zhruba 32 mld. korun.

To je obecně známá informace. Porovnejme si tedy procento našeho kofinancování našeho resortu zemědělství s těmi čísly, která tady hovořil pan bývalý vicepremiér. My přece všichni víme, kdo, jak a jak špatně nastavil celý systém dotací do zemědělství po našem vstupu do Unie.

A jenom pro informaci, přátelé.

Děkuji. Jenom pro upřesnění nebyl jsem nikdy vicepremiér. Rád bych zdůraznil, že jsem nikdy neříkal termín potravinová soběstačnost.